Důvody, které mě k tomuto návrhu vedou, jsou následující. Armáda stárne, kupuje předražené vrtulníky, nedaří se nábory, má zamrzlé akvizice a měl jsem k dispozici i utajované zprávy o zajištění obrany České republiky a výroční zprávu Vojenského zpravodajství, které jsou v utajovaném režimu, a jenom ve stručnosti to, co tady mohu uvést stav armády není dobrý. K dnešnímu dni se naše armáda podílí v deseti zahraničních operacích a čtyřech pozorovatelských misích.

To je z mého pohledu naprosto nepřijatelné.

Neviděl jsem ještě také ve výboru pro obranu vyhodnocení cílů a perspektiv našich účastí v jednotlivých zahraničních operacích. Když se podíváme na poměr počtu nasazených vojáků k počtu nasaditelných, tak naše vojáky máme ze 44 % nasazených z možného počtu nasaditelných. Jenom pro srovnání, ostatní státy na toto mají okolo 25 %, a Polsko dokonce okolo 5 %. To znamená, měli bychom si jasně říci, co je pro nás priorita, a nikdo mě nepřesvědčí o tom, že účast v deseti zahraničních operacích je plnění závazků z NATO. Takže z tohoto důvodu je cílem tohoto mého pozměňovacího návrhu snaha o nápravu dlouhodobého zanedbání rozvoje schopností pozemních sil a jejich posílení. Děkuji. Také děkuji a nyní tedy prosím pana poslance Venhodu, připraví se pan poslanec Polanský do podrobné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nárůst činí 128 %. Podle zdravotních pojišťoven také rostou náklady na léčbu a na tu vynakládají každoročně kolik stovek milionů korun, to je v průměru přes 250 tisíc korun na jednoho nemocného. Odborníci poukazují na to, že přestože počet vyšetření každý rok stoupá, mnozí lidé přicházejí na testování pozdě. Dorazí až s prvními příznaky, či dokonce s rozvinutou chorobou AIDS. Včasným odhalením nemoci a léčbou se podle odborníků dá předejít rozvinutí viru HIV v nemoc AIDS. Pokud přejdeme od lidské roviny, která je důležitá, předčasná smrt občanů pacientů má za následek ztrátu ekonomicky aktivních lidí na pracovním trhu a i v konečném důsledku v rovině peněz značnou ztrátu na příjmové straně státního rozpočtu. V řeči čísel. Z tohoto důvodu je vhodné tento titul podpořit nad rámec stávajícího návrhu.

Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter.

Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku, to znamená širší rodině včetně dětí a prarodičů, a posilovat význam rodiny pro společnost. Z tohoto důvodu je vhodné tento titul podpořit nad rámec stávajícího návrhu.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila většinu pozměňovacích návrhů, které předkládá klub Starostů a nezávislých.

Pozměňovací návrhy představila paní poslankyně Jana Krutáková a dále ostatní představí ještě mí kolegové. Jak jsem zaznamenala, paní ministryně hovořila o tom, že budou podpořeny pozměňovací návrhy, které jsou v souladu s programovým prohlášením vlády. To za prvé. A za druhé, budou podpořeny takové pozměňovací návrhy, které nebudou ohrožovat státní rozpočet. To parafrázuji. K té druhé podmínce musím konstatovat, že položky, které jsme vybrali do našich pozměňovacích návrhů, byly vybrány zodpovědně a důsledně. Řadu let sledujeme různé ukazatele a položky, které bývají opakovaně nevyčerpány, a pak tyto dáváme do našich pozměňovacích návrhů. Mohu tedy ujistit paní ministryni... Mohu...? Já vám rozumím, paní poslankyně. Prosím. Proto mohu ujistit paní ministryni, že pokud by nějaký náš pozměňovací návrh byl podpořen, tak rozhodně nedojde k rozložení návrhu státního rozpočtu jako celku. Děkuji za reakci paní ministryni.

Nyní k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku. Musím tedy konstatovat, že to, co je v programovém prohlášení vlády, možná odpovídá tomu navýšení, které vláda navrhuje.